A poslat to jenom některým.

Ale na aktivní politiku zaměstnanosti příští rok, když všichni pracují, kteří chtějí, jsou skoro zrovna 4 mld., skoro to samé číslo.

Já s tím souhlasím. Ale když byl konkrétní návrh, který dvakrát poslala horní komora nám do dolní komory, tak ho dvakrát paní ministryně odmítla.

Staré české přísloví říká: kdo pomáhá rychle, pomáhá dvakrát.

Kolik jednacích dnů a kolik hodin? A jaký byl výsledek? Tento zákon zásadním způsobem působil proti demokratickému a právnímu řádu v České republice a když to zjednoduším, to slovo ústavního soudce zpravodaje pokusil se skrýt zločiny komunistického režimu. Já myslím, že mnozí z vás věděli, jak to dopadne. Nebudu dneska číst seznam těch 114 poslanců a poslankyň, kteří vědomě hlasovali pro závažné porušení demokratického a právního charakteru České republiky. Žádná sebereflexe. Máme tady právníky, kteří sedí v opozičních řadách.

A na to jsme měli času dost. Říkejte jenom obstrukce, já prostě říkám, nemůžete od nás očekávat, že radostně a rychle budeme hlasovat pro zvyšování daní. Nicméně v tom svém vystoupení jsem se soustředil zejména na věci, které by podle mě byly přínosné i pro vaše voliče.

Ale jsou věci, které jsou nebezpečné, kontroverzní a přitom nemají silný dopad do státního rozpočtu.

6 promile výdajů státního rozpočtu, takže to svazování tam vůbec nevidím.

Takže to svazování není potřebné.

Vůbec nic.

Nejste schopni na 99,9 % naplánovat přesně celkové příjmy a celkové výdaje.